Dostáváme se k bodu číslo 5, což je 1 až 8 body pozměňovací návrhy pana poslance Volného. A tady bychom měli hlasovat po jednotlivých bodech, jak jsme si schválili v proceduře.

Já jaksi už teď se bojím udělat chybu.

Já se velmi omlouvám, ale já se domnívám, že jsme si schválili proceduru. A proti proceduře nikdo neprotestoval.

Pane zpravodaji, máte pravdu.

Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím. Děkuji vám.

Zahájil jsem hlasování.

Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

Hlasování pořadové číslo 20, přihlášeno 166 poslanců, pro 23, proti 125.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Další návrh prosím.

Zahájil jsem hlasování.